Když já jsem v této věci interpeloval i pana premiéra Sobotku, tak jsem od něj dostal informaci a to je dotaz na vás, pane ministře, ve vaší odpovědi to nebylo a předpokládám, že pan premiér tu odpověď měl asi od vás nebo z vašeho ministerstva , že v tom návrhu kárného řízení byl návrh i finančního postihu ve výši 500 tis. korun, což není malá částka, a správní soud od toho upustil. Jak jsem četl z vaší odpovědi, došlo pouze k formě písemného napomenutí.

To je jedna otázka. Potom jsem v odpovědi pana premiéra Sobotky na ústní interpelaci, kdy nebyl přítomen, tak mi přišla písemná odpověď. Já zase kolegům ve Sněmovně odcituji pár čísel o tom, kolik je v České republice exekucí. Na 917 tisíc osob je vedena exekuce.

Tady jsem před chvilkou prosím kolegy, abyste zavnímali odcitoval počet exekucí.

Ostatně o tom také vypovídá to nahlédl jsem na stránky Ministerstva spravedlnosti že Ministerstvo spravedlnosti správně hledá osoby s právním vzděláním na provádění dohledu nad výkonem exekučního práva, ale je to podle mě absolutně nedostačující.

upravit v zákoně chráněný účet prostředky nepodléhající exekuci, termín červen 2017.

Já už jsem to tady jednou ve Sněmovně říkal, víme logicky, co to znamená, že to vláda nehodlá řešit, že to byl pouze planý slib, aby se udělala čárka, že něco chceme řešit, ale podle dat, která jsem teď četl, je evidentní, že vláda to nemá v úmyslu.

Po jeho schválení za tři měsíce to měli hotovo a nemají s tím takový problém.

Připomínám svoji otázku, v jaké výši byly neoprávněně inkasované částky, když návrh finančního postihu byl půl milionu korun. Já myslím, že jsem v tuto chvíli zatím řekl dost a dám prostor, aby mohl reagovat pan ministr. Slovo má ministr spravedlnosti. Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, k těm otázkám.

Exekutorů máme 158.

To znamená, že ministerstvo v podstatě ke každému exekutorovi přijde přibližně jednou za tři roky.